Ale pojďme ke konkrétním návrhům, které tu dnes vláda a pan ministr Jurečka předkládá. Bohužel, vládní návrh na změnu zákona o důchodovém pojištění není ani první, ani žádnou jinou částí dlouho slibované důchodové reformy. Jde pouze o sérii několika parametrických úprav tohoto zákona, které se týkají podoby řádné a mimořádné valorizace důchodů a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu i podmínek jeho pobírání, výše či jeho zvyšování. Jde tedy pouze a jedině o snižování tempa růstu důchodů a jejich reálné hodnoty a kupní síly oproti současnému stavu. Vláda chce snížit tempo růstu řádných valorizací důchodů a mimořádné valorizace chce rovnou zrušit, což poškodí všechny důchodce a nejvíce ty nízkopříjmové. Zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu zase neodůvodněně silně zasáhne a poškodí občany, kteří tvrdě celý život pracují, už třeba od sedmnácti, osmnácti let, v těžkých profesích a mají podlomené zdraví, anebo prakticky všechny pracující vysokoškoláky.

Dále prodlouží dobu účasti na důchodovém pojištění, po které lze odejít do předčasného důchodu, z 35 na 40 let. Za čtvrté navrhuje úplný zákaz valorizací zásluhové, tedy té výrazně vyšší složky předčasného důchodu. To je amorální až protiústavní. Pátým trestem pro příjemce předčasných důchodů ze strany vlády je zákaz přivýdělku prostřednictvím výdělečné činnosti, tedy v dikci zákona zákaz výkonu pojištěného zaměstnání, byť by šlo o minimální částečný úvazek. Návrh ministra Jurečky snižuje rozsah podstatné části řádné valorizace důchodů ze současného procentuálního poměru odpovídajícího polovině růstu reálných mezd na třetinu tohoto růstu a mimořádné valorizace rovnou ruší. Mimořádné valorizace důchodů v případě růstu inflace, takzvaného důchodcovského spotřebního koše, nad 5 % ve sledovaném období má nahradit jakýsi dočasný sociální příspěvek, sociální dávka nazvaná přídavek k důchodu, vyplácený jen po omezenou dobu několika, tří až šesti měsíců, do příštího řádného zvýšení penzí. A další problém je spojený s tímto příspěvkem, že tento přídavek by se navíc nestal na rozdíl od současné mimořádné valorizace trvalou a pevnou součástí výměru důchodů, což významně a trvale sníží důchody všem příjemcům.

Teď vláda to navrhuje tak, že to bude nahrazeno jednorázovým příspěvkem, který se ale do té budoucí valorizace už nezapočítá.

To znamená, to není jenom v průměru o tisícovku měsíčně. A teď, protože to chcete nahradit jednorázovou dávkou místo dosavadní zákonné valorizace, samozřejmě ještě snižujete tu valorizaci dál. Takže to je skutečně problém, ano?

Tato bezdůvodná a asociální změna nevratně poškodí statisíce příjemců důchodů, povede do takzvané příjmové chudoby a to je pro nás nepřípustné.

Navíc kvůli tomu, že vláda Petra Fialy absolutně nezvládá boj s inflací, kterou sama kombinací svého diletantismu a nečinnosti přiživuje, už druhým rokem klesají reálné mzdy českých zaměstnanců.

Oni deficit veřejných financí ani v evropském měřítku rekordní inflaci nezavinili. Nižší inflace rovná se mimo jiné nižší náklady na valorizace důchodů.

Dvouciferná inflace a stamiliardové schodky státního rozpočtu nejsou nějaké danosti shůry a navždy je to jen a jen vizitka činnosti konkrétní vlády, tedy především současné Fialovy vládní pětikoalice.

U valorizací důchodů jsme ochotni jednat a je to naše neměnné stanovisko již několik let, maximálně o takové jejich případné budoucí změně, která by jejich mechanismus nastavila co možná nejspravedlivěji, tak, aby nepoškozoval nízkopříjmové důchodce, k čemuž nyní nepochybně dochází.

Co se týče vládního návrhu na zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu, je pro nás nemyslitelné jej v předložené podobě jakkoliv podpořit a sdělili jsme to i ministru Jurečkovi při vzájemných jednáních zejména proto, že možnost odchodu do předčasného důchodu ztěžuje příliš a naprosto nepřiměřeně, čímž ji činí pro široké skupiny občanů napříště prakticky nevyužitelnou, i proto, že tyto důchody paušálně nepřijatelně snižuje. Obecně přitom jako SPD ohledně úpravy předčasných důchodů uznáváme potřebu nastavit podmínky jejich čerpání, jejich nastavení a jejich výše tak, aby předčasný důchod nebyl výhodnější než důchod řádný, k čemuž nyní v letech vysoké inflace někdy docházelo nikoliv vinou žadatelů o důchod.